Vážený pane ministře, moje interpelace se vztahuje k události, která se stala sice loňského roku, ale byla vylosována až nyní. A já si myslím, že je přesto stále aktuální a je podobného ražení, jako zde přednesl kolega Kudela.

Žádal jsem vás o vyjádření na své dotazy, a do dnešního dne jsem, bohužel, neobdržel odpověď. Proto využívám možnosti interpelací a své dotazy si dovoluji zopakovat.

Příslušníci českého národa jsou na záznamu veřejně hanobeni výrazy, které zde nemohu citovat.

Přesně citovat nelze.

Ze slovních útoků je patrno, že akci byli přítomni příslušníci Policie České republiky nebo městské policie, kteří nikterak nezasáhli.

Jak reagovali příslušníci bezpečnostního sboru na toto napadání a porušování zákona?

Jako další má slovo paní poslankyně Věra Kovářová se svou interpelací na pana nepřítomného ministra dopravy Dana Ťoka. Prosím, paní poslankyně.

Současně jsem byla informována, že tyto prostředky by měly být využity na nákup vlaků na regionální úrovni. Pane ministře, můžete tuto informaci potvrdit? A jeli tomu skutečně tak, jaký je předpokládaný harmonogram kroků, které s tímto přesunem prostředků souvisí? Děkuji za odpověď. Jen dodávám, že nová železniční vozidla v krajích potřebujeme jako sůl. Například trať mezi Rudnou a Prahou, kde se před pár lety budovaly nové železniční zastávky, už je silně přetížená. Z toho jednoznačně vyplývá, že vozidla je zapotřebí zdvojit nebo vyměnit za kapacitnější, ale v tuto chvíli bohužel není kde brát. Situace je kritická. Moc se proto přimlouvám, aby v případě, že se plán vlády na přesun prostředků na nákup vlaků na regionální úroveň potvrdí, byl realizován co nejdříve. Děkuji za písemnou odpověď. Já také děkuji, paní poslankyně. Jako další byl vylosován pan poslanec Jiří Valenta, který nám přednese svou interpelaci na pana ministra Jana Mládka. Máte slovo. Vážený pane ministře, v interpelaci mi jde o dopis, který jste obdržel od předsedy vlády, resp. o jeho obsah, ve kterém vám nařizuje, abyste vložil do novely zákona o elektronických komunikacích omezující úpravy smluv ze strany telefonních operátorů. Vy jste již dříve slíbil, a to opakovaně, že do zákona zapracujete tři ustanovení, která by mnohem více ochraňovala zákazníky, avšak nakonec se to podařilo pouze u bodu jediného, a to nikoliv až tolik podstatného, kde se mělo jednat o maximální lhůtu pro přenos čísla. Pan premiér vám ale na bilanční schůzce v listopadu vytyčil ochranu spotřebitele jako váš úkol číslo 1 a dodal, že očekává, že budete v tomto přístupu výrazně aktivnější než doposud a že do připravované novely včleníte i další prvky posílení ochrany tak, jak byly navrženy v loňském senátním návrhu.

A o tom, co zlepšuje zákazníkovo postavení, nesmí rozhodovat operátor jako doposud.

Děkuji, pane poslanče. Pane ministře, máte prostor na odpověď.

To je jeden zákon.

V tuto chvíli provádíme jeho vypořádání a tyto náměty tam zapracujeme.

Má pan poslanec zájem o doplňující otázku? Má, takže máte slovo. Děkuji za odpověď, pane ministře. Nechci tedy spekulovat, nakolik je premiérovo nařízení pro vás závazné, ale současně bych vás rád upozornil, že tuto jeho iniciativu přivítaly nejen spotřebitelské organizace, ale i další instituce, včetně státních, které mají digitální problematiku ve své gesci.